Odpovědnost padá na zřizovatele. Někteří zřizovatelé, třeba my, v mém rodném městě, zavedl jsem hodnocení a zveřejňování hodnocení základních škol už před mnoha lety. Přes odpor ředitelů. To je třeba říct.

Já tomu rozumím. Ale je to vodítko pro ty rodiče, kteří chtějí zkoumat kvalitu škol. Všichni takoví nejsou.